Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče.

Podle sdělení Ministerstva zahraničí je systém VISAPOINT internetový veřejně dostupný systém. Registrace jiné osoby za úplatu do systému VISAPOINT není porušením české legislativy. Prostředník poskytuje službu, kterou Ukrajinci chtějí, a poskytuje ji za branami ambasády. S požadavkem na úhradu poskytnutého registračního kódu.

Zájemcům nezbylo nic jiného než platit pachatelům této trestné činnosti nemalé částky za zprostředkování registrace, píše BIS ve zprávě za rok 2013. Někteří zprostředkovatelé však na tuto úpravu v systému zareagovali, přizpůsobili se jí a i nadále informační systém VISAPOINT zneužívají k vlastnímu obohacení. Ukrajinci nakonec raději zaplatí prostředníkům.

Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Osmadvacátou interpelaci přednese paní poslankyně Marta Semelová, která bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví ve věci budoucnosti kojeneckých ústavů.

Věková hranice, dokdy dítě nebude moci být umístěno, má být do jednoho roku věku dítěte, pak do tří let a nakonec do sedmi let věku s tím, že pokud by umístění bylo nezbytně nutné, tak maximálně na dobu jednoho měsíce. Přestože bychom si všichni přáli, aby všechny děti vyrůstaly v rodině, řada z nich zůstává z různých důvodů v ústavní péči. Proto mám obavy, co s těmito dětmi bude, pokud jde o sjednocení pod jeden resort. Současná roztříštěnost do tří resortů, Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Ministerstva školství, zde má své opodstatnění vzhledem k věku a k různým potřebám dětí. Jediný úřad nemůže komplexně pojmout zdravotní, sociální a vzdělávací problematiku. Například u kojeneckých ústavů, které jsou nyní pod Ministerstvem zdravotnictví, dojde k omezení zdravotní péče o děti, které si do života přinášejí různá rizika, zdravotní či mentální postižení, bývají zanedbávané, týrané, mívají abstinenční příznaky, vyžadují speciální psychologickou a rehabilitační péči. Dětská centra, v něž se postupně kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let transformovaly, poskytují dětem s popsanými rizikovými faktory komplexní odbornou péči včetně diagnostiky. Proto proti návrhu vlády protestují odborníci, pediatrické společnosti, odborné asociace a lidé z praxe. Chci se proto zeptat, zda budete brát v potaz tyto názory opřené o letitou zkušenost, praxi a odbornost.

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni.

Děkuji za slovo. Většinou dvouproudá silnice kapacitně nestačí, je dlouhodobě přetížená, často na ní dochází k nehodám. Současné opravy prodlužují cestu do práce ze sociálně ohroženého regionu až o desítky minut.

Jízda byla také omezena na jeden pruh. Navíc dnes poté, co se jezdí jedním pruhem, se již objevují první díry na těchto úsecích, které byly opraveny v minulých letech.

Chtěl bych se vás, pane ministře zeptat: Kdo je zodpovědný za chaos na R7, který omezuje lidi na cestě do práce a je příčinou dopravních nehod? Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře. Kdo za to může?

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v letošním roce bude zahájeno stavba D7 PostoloprtyBitozeves.

V letošním roce bude zajištěna dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a ověřovací stanovisko k EIA. Také budou zahájeny výkupy pozemků. Také se zahájí výkupy pozemků.

Jaký je postup při opakování EIA?

Dokumentace EIA bude vycházet z aktuálního stupně projektové dokumentace. Pouze se popíší dříve zvažované varianty a odůvodní se výběr k té překládané... posouzení s ohledem na parametry životního prostředí. Paralelně s opakováním procesu EIA se bude pokračovat v přípravě projektu, dokumentace, výkupech pozemků, případně i soutěžích na zhotovitele s možností vypovědět smlouvu, pokud by se do určitého data nepodařilo získat stavební povolení. Ministerstvo dopravy je schopno garantovat efektivní vynaložení těchto prostředků, a to primárně i ve specifických cílech, kde je realizována stavební výroba.